Tady jsme také vedli velkou diskusi o tom, jak nastavit maximální úhradu u těchto oprav.

A je potřeba si také uvědomit, v jaké finanční situaci tyto osoby jsou.

To nejsou žádné horentní sumy, které by veřejné zdravotní pojištění rozkolísaly, ani počet těch osob není ve statisících či desetitisících, jsou to počty osob v tisících. Takže já bych vás chtěl moc požádat, abyste zvážili a podpořili pozměňovací návrh pod písmenem F2, kdy opravdu jenom velmi málo navyšujeme budget na ty opravy, nijak to nerozkolísá veřejné zdravotní pojištění a hendikepovaným osobám v tomto směru pomůžeme. Protože je procedura, kterou navrhl pan zpravodaj s legislativou a která prošla garančním výborem, navržena tak, že by se prvně měla hlasovat ta nižší částka, tedy pozměňovací návrh pod písmenem A14, tak vás požádám potom o změnu procedury, zda byste zvážili, že bychom prvně hlasovali tu vyšší částku, tedy pozměňovací návrh pod písmenem F2. Myslím si, že je to i logičtější, a většinou to v takovýchto případech děláme. A pokud neprojde, tak by se pak hlasovala ta nižší částka. Samozřejmě vás to nijak neovlivní v tom, abyste se rozhodli, pro které to řešení ruku zvednete. Vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám za pozornost a budu rád, když podpoříte mnou zmíněné pozměňovací návrhy.

Mezi nimi jsem i já, takže jsem tady dneska poprvé.

Děkuji.

Tak spíše jenom taková poznámka nebo i dotaz, pokud někdo bude chtít odpovědět.

Děkuji. Já nevím, konkrétně co máte na mysli. Já si myslím, že právě tenhle navrhovaný pozměňovací návrh je protransparentní úprava, protože jde o technickou úpravu bez věcných dopadů, a představuje zvýšení v řízení o cenách a úhradách léčiv. Tímto návrhem se prakticky říká, že naprosto všechny dokumenty předložené ve správních řízeních mimo obchodní tajemství bude SÚKL zveřejňovat. Tak jenom pro upřesnění.

Jenom doplním.

Já děkuji. A nyní tedy v řádné rozpravě vystoupí pan poslanec Válek. Vážený pane předsedající, dámy a pánové kolego Janulíku, tobě se omlouvám osobně. Prostřednictvím pana předsedajícího kolego poslanče Janulíku, tobě se omlouvám osobně.

My bychom se rádi přimluvili za pozměňovací návrh kolegy Kaňkovského. Domníváme se, že tento pozměňovací návrh je opravdu velmi pozitivní, i když ta částka je vyšší.

změny v tomto zákoně udělat a posunovat ty částky tak, jak se v praxi ukáže, že by to bylo vhodné. A na pana ministra mám v této chvíli jeden dotaz, který je možná naivní nebo hloupý, nicméně zeptám se jako neekonom.

A nejsem si jistý, jak to tedy je, o čem se bavíme. Já také děkuji. V tuto chvíli nemám přihlášek do rozpravy.

Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy, ovšem máme avizovány změny procedury.